A vlastně je to kupodivu průmysl, který se dostává k obrovskému množství lidí.

Já bych tady rád upozornil, že její součástí je Česká republika. Do České republiky se dneska valí tento zahraniční kapitál, což je důležité si uvědomit, protože všude se tady mluví o ochlazování ekonomiky, a do České republiky se valí zahraniční kapitál, který se tady snaží umístit, protože tady je celá řada řemesel, výrobců a tvůrců, kteří jsou vlastně výborná pracovní síla pro tento průmysl. A já jsem rád, že se nám podařilo ve vládě dohodnout to, že jsme teď vlastně v posledních let skoro schválili dalších 500 mil. na filmové pobídky. Myslím si, že to byl dost důležitý krok, a jsem rád, že jsme se na tom dohodli, protože kdybychom to neudělali, tak by začala Česká republika vypadat jako země, která na tuhle vlnu neodpovídá a nedokáže odpovědět, a mohlo by to znamenat, že se pro ty naše malé střední firmy tady ten byznys začne ztrácet, protože se bude stěhovat k našim sousedům do Polska a podobně, kteří do toho investují daleko více. V Česku nemusíme dávat takové pobídky jako oni, protože máme velice kvalitní základnu pracovní síly, ale ve chvíli, kdy bychom zaváhali, tak z toho můžeme vypadnout.

Já si myslím, že by...

Víte, já se obávám toho, abychom se nestali v téhle oblasti také montovnou, protože se můžeme těšit z toho, že máme řemesla, která jsou velmi konkurenceschopná tady ve střední a východní Evropě, ale ono by se nám...

Dobře, tak už nic.

Já doufám, že mě sledujete. Já bych byl rád, kdybyste si nevšímali mého oblečení a všech těch věcí a kdybyste si všímali toho, co říkám.

Tak jako v Polsku už dneska mají dokonce pobočku Netflixu, jako ve Velké Británii dneska hlavní prostředky dávají právě do tohoto typu průmyslu, jednoznačně tam dávají dneska největší peníze, na tohle sázejí. Pak bych zmínil Dánsko.

Oni vlastně mají výrobky, dánské výrobky na tomto trhu, které mají vysokou kvalitu.

A proto mi připadá, že je velice důležité, že jsme podepsali teď v posledních dnech memorandum s místopředsedou vlády a ministrem panem Havlíčkem, a myslím si, že to není jenom spolupráce mezi Ministerstvem kultury a Ministerstvem průmyslu, ale že do toho patří i další ministerstva, která jsme oslovili, Ministerstvo zahraničí, Ministerstvo pro místní rozvoj, a vlastně je to podle mě úkol dnes pro to, abychom nejenom tedy zaměstnávali naše řemeslníky tím, že tady popouštíme zahraniční kapitál, ale abychom hledali i způsob, jak v téhle oblasti bude Česká republika vyrábět to, co jsem ze začátku řekl. Chytrá výroba, která přináší peníze a která nám přináší také důstojný podíl na výrobě a na tomto odvětví průmyslu, které jsem přesvědčen má dnes budoucnost.

A já jsem rád, že tohle je věc, na které je ve vládě shoda, a že v tomhle postupujeme, i resorty, společně. A domnívám se, že Ministerstvo kultury, i když to pro vás zní možná překvapivě, v tomhle by mělo také sehrát do budoucna zásadní roli, a dokonce jsem v tom jednal i se Svazem průmyslu a dalšími, že chceme právě se účastnit i těchto veletrhů, které ve světě dneska jsou, a kupodivu jsou dneska veletrhy, na kterých je to právě kultura a všechny tyto tvořivé oblasti nebo oblasti tvorby, které sehrávají zásadní roli při produkování podobných seriálů, filmů a toho, co dnes je takto dlouhodobě na vzestupu. Ministerstvo kultury do budoucna by nemělo být někým na kraji, protože je vidět, že tento typ průmyslu naopak by měl z něho učinit docela důležitou součást strategie vlády, a já jsem rád, že pro to ve vládě nacházím partnery, kteří ten problém vnímají podobně jako já. Jinak bych rád k tomu rozpočtu řekl, že mohu potvrdit to, co tady řekl premiér. Tento rozpočet není žádný škrtací rozpočet.

Proto si myslím, že je důležité, jak jsem říkal v té své první části, pouštět do České republiky zahraniční kapitál, pokud k nám vstupuje, a nebránit tomu.

Naopak musím zopakovat to, co už dnes tady jednou zaznělo.